A já už to nyní zkrátím a přečtu jenom ten první zásadní bod, který tady Česká internistická společnost píše: Personální krize na všech úrovních zdravotnických pracovníků vede v důsledku k omezení lůžkové kapacity a lůžkové péče. Chybějí kvalifikovaní lékaři, protože po dosažení kvalifikace, která jim umožňuje pracovat samostatně v soukromé ambulanci, z interních oddělení odcházejí za menším pracovním zatížením a lepším ohodnocením. K pokrytí služeb se tedy dramaticky porušuje nebo různě obchází zákoník práce. To se tiše toleruje i ze strany kontrolních institucí, protože jinak by nemocnice zkolabovaly ihned.

Kvůli chybění personálu a navíc i nedostatečnému odsunu z akutních lůžek na lůžka následné péče vzniká problém nedostatku lůžek. Jsem tedy přesvědčen, že pokud nechceme způsobit totální kolaps našich interních oddělení, ale týká se to i dalších oddělení, např. neurologických, pak vás chci požádat, abyste podpořili zkrácení té povinné hospitalizace ze sedmi na tři dny. Opravdu to považuji za dostatečné. Nijak to nezvýší možnost zneužití tohoto institutu a naše zdravotnictví to alespoň nedostane do další krize. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Brázdil. Prosím. Jen velmi krátce.

Tato varianta už teď nepřichází v úvahu. Jsme ve třetím čtení. Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda ještě někdo další má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se... Neviděl jsem pana poslance, omlouvám se. Rozprava pokračuje. Nechci krátit nároky. Faktická poznámka, pane poslanče?

Návrh pana poslance Brázdila bych považoval za velmi vstřícný vůči tady tomuto a velice rozumný, možná bychom se k tomu mohli ještě někdy vrátit, protože toto jsou věci, které jsou opravdu velice nepříjemné.

Děkuji.

Já jenom přečtu omluvy.

Poprosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím. Děkuji za slovo.

Ano, já vám děkuji. Tuto proceduru si Sněmovna odsouhlasí.

Kdo je proti?

Návrh procedury byl přijat. Takže první hlasování je o pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Jedná se o můj pozměňovací návrh v tom smyslu, že zaměstnavatel není povinen udělit souhlas s nepřítomností zaměstnance v práci jen v případě, že prokáže, že tomu brání vážné provozní důvody. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti? Hlasování číslo 249, přihlášeno 138, pro 72, proti 32. Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Garanční výbor nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele? Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.